Nicméně naším záměrem do budoucna je postupně snižovat objem dříví prodávaného formou elektronických aukcí ve prospěch prezenčních aukcí.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane ministře.

Dále zde mám přihlášku pana poslance Jiřího Koskuby. V tom případě pan poslanec Petr Bendl.

Děkuji za slovo.

Je zcela jistě pozitivní, že ta cena je lepší než elektronický způsob.

Já vám děkuji, pane poslanče, a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy.

Děkuji. Budeme tedy hlasovat, kdo je pro nesouhlasné stanovisko k odpovědi pana ministra. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. Já vám děkuji a končím projednávání této písemné interpelace. Budeme pokračovat další a ta je opět na ministra zemědělství Mariana Jurečku. Ministr zemědělství Marian Jurečka odpověděl na interpelaci poslance Petra Bendla ve věci vypsání veřejné zakázky. Otevírám rozpravu a hlásí se do ní pan poslanec Bendl. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Byla sestavena komise, ve které byl generální ředitel, jeho podřízený, právě vedoucí personálního oddělení, zástupce z nevýběrového řízení vzešlé firmy, pak zástupce vysoké školy z oblasti lesnictví a zástupce Vojenských lesů. Počítámli jednoduše, je to z pěti lidí jeden podřízený generálního ředitele a jeden zástupce firmy, která neprošla výběrovým řízením, kterou si vybral generální ředitel sám.